Nikdy jsme nebyli schopni se vyrovnat s tím, jak probíhaly justiční procesy a vraždy v padesátých letech. Nikdy ve finále nebylo vůči sociálním demokratům vyjádřeno něco jako pokora a omluva za to, co se dělo vůči našim členům v těchto letech.